Dobrý den, dámy a pánové. Já bych vás chtěl taky přivítat po těch sněmovních prázdninách. Já bych si dovolil navrhnout zařazení pevného bodu.

Jak zde již zaznělo, je to ten harmonogram rozpočtu.

Děkuji.

Děkuji, vážený pane předsedo. Vážený pane předsedo vlády, členové vlády, paní a pánové, jenom mi dovolte, abych stručně uvedl to, co navrhl pan předseda Sněmovny, protože došlo k dohodě na politickém grémiu. Je to navrženo z grémia jako zařazení nového bodu na čtvrtek na 12. hodinu. Jde o ten spor, který asi vnímáte, o dostupnou a kvalitní zdravotní péči, který se vede. Myslím si, že by bylo dobře, aby Poslanecká sněmovna tento bod projednala. My jsme proto připravili otázky na ministra zdravotnictví, abychom to ve čtvrtek mohli projednat.

Děkuji vám. Děkuji. Další s přednostním právem je přihlášen pan předseda Faltýnek. Já bych s dovolením navrhl zařazení bodu, tak jak jsem avizoval na jednání grémia Poslanecké sněmovny s jednou výjimkou, kterou jsem tam neřekl. Ta vznikla až na jednání našeho klubu a tou bych začal, a sice nově zařadit do bloku třetích čtení sněmovní tisk 420, což je novela zákona o elektronických komunikacích, a současně jej pevně zařadit jako druhý bod třetích čtení v pátek 13. Za druhé pevně zařadit na středu 25. 9. odpoledne po již pevně zařazeném harmonogramu projednávání státního rozpočtu na rok 2020 následující návrhy zákonů: sněmovní tisk 509, nyní je to bod 31, je to vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, a jedná se o druhé čtení;

Děkuji za pozornost. Já jenom o upřesnění. Jedná se o návrh dvou poslaneckých klubů, předpokládám? Děkuji. Prosím máte slovo. Hezký den, děkuji za slovo.

Jedná se o bod, který se týká odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Proč chceme zařadit právě tento bod na tuto dobu? Za prvé, jedná se o materiál, který je ve sněmovním systému vložen už od února, a nepodařilo se nám ho přes grémium stále ještě zařadit. Za další bych chtěl upozornit na to, že podle posledních statistik škody vyplacené českým státem za škody způsobené úředními osobami překročily dvě miliardy korun v letech 2014 až 2018, přičemž stát, který má právo tuto škodu vymáhat, nicméně v zákoně mu není dána tato povinnost, v současné době vymohl pouhých 0,71 % z této částky, což z těch dvou miliard cirka dělá 14 milionů korun. Myslím si, že je to závažná záležitost, která by si zasloužila být projednána, když už je od února ve sněmovním systému. Děkuji vám. Děkuji. Jako první bod před třetí čtení. Další pan předseda Bartošek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych chtěl navázat na pana kolegu Faltýnka.

Vzniká tam nerovnost a tato norma daný stav napravuje, nebo respektive rozšiřuje tento mechanismus týkající se NKÚ.

Tento návrh to řeší a zavádí přiměřenou kompenzaci, určitou valorizaci. Tak bych vás chtěl, kolegové, poprosit o podporu tohoto bodu a zařazení na středu, na zítřejší odpoledne, jako první bod. Ani u tohoto bodu neočekávám nějakou rozsáhlou diskuzi. Děkuji vám. Já vám děkuji. S přednostním právem v tuto chvíli nikoho jiného přihlášeného nevidím, takže přijde řada na poslance a poslankyně bez přednostního práva.